Děkuji. Další v pořadí je přihlášena paní poslankyně Olga Havlová, připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A pro koho tuto podporu chci?

Jsou to jednotky schopné vést pozemní ofenzivu a Islámský stát porážet.

Tyto jednotky jsou velkým trnem v oku pro Turecko, které od Islámského státu kupuje ropu a naopak zásobuje Islámský stát zbraněmi a logistickou podporou, jako jsou nemocnice na tureckosyrských hranicích.

Dostanou tuto pomoc opravdu ti, kteří ji nejvíce potřebují?

Přesto právě tito lidé nesou největší váhu pozemních bojů na svých bedrech.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan poslanec Zavadil s návrhem na změnu programu schůze. Děkuji vám, pane předsedající.

Děkuji za váš návrh. Pan poslanec Lank, prosím. Vašich pět minut.

Tento zákon řeší další problém, který česká vláda podle našeho názoru poměrně ostudně zanedbává, a jsou to již zmiňovaní evropští občané, kteří odcházejí sloužit do armády Islámského státu. Tito radikální islámští bojovníci, původem Evropané, pak bojují proti nám, proti evropské civilizaci, a to buď přímo v místě, anebo hůř, po výcviku se vrací do Evropy, kde dlouhou dobu žili a kde díky znalosti místního prostředí páchají teroristické útoky ve jménu Islámského státu. Podle amerických zpravodajských služeb posílilo řady bojovníků Islámského státu od roku 2012 přes 38 tisíc lidí, kteří odjeli do Sýrie a Iráku přibližně ze stovky zemí z celého světa. Podle šéfa Europolu se po výcviku u Islámského státu vrátilo do Evropy 3 až 5 tisíc státních příslušníků Evropské unie, kteří jsou schopni provádět teroristické útoky podobné těm, které jsem viděli v Paříži a nejnověji bohužel v Bruselu. Podle šéfa Europolu čelí Evropa největší hrozbě teroristických útoků za posledních deset let. Náš návrh zákona míří velmi přesně na jednu z děr, které mají české zákony, které v mnoha případech prostě nejsou na nové hrozby schopné reagovat. Když jsme na toto téma dělali v květnu minulého roku seminář, tak od bezpečnostních expertů jsme slyšeli, že v žádném případě nelze podceňovat riziko islámského terorismu u nás. To, že o něm bezpečnostní služby nemají informace, vůbec neznamená, že útok reálně nehrozí.

Zákon operuje pouze se zákazem služby u ozbrojených sil jiného státu, tedy u státu, který je mezinárodně uznán. Zákaz a potrestání se tak nevztahuje právě na ty, kdo odejdou do Islámského státu a od kterých hrozí největší nebezpečí. My měníme proto tento klíčový paragraf tak, aby se vztahoval na jakéhokoli jiného cizího činitele. Čímž se do jeho hledáčku dostávají právě i hybridní útvary typu Islámského státu. Dámy a pánové, žádám vás o přednostní projednání tohoto zákona, který posiluje bezpečnost České republiky. Děkuji. Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování. Dnes eviduji pět žádostí o změnu programu.

Eviduji žádost o vaše odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Zopakuji, o čem budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 370, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 11, proti 115. Tento návrh byl zamítnut. Jako další je návrh pana poslance Kádnera, aby bod číslo 120 byl zařazen jako druhý bod dnešního jednacího dne.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Dále je zde návrh paní poslankyně Havlové, aby na program schůze byl zařazen bod Podpora kurdským milicím na území Sýrie v boji proti Islámskému státu.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 372, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 17, proti 73. Návrh byl zamítnut. Jako další je návrh pana poslance Zavadila, aby na dnešní program byl zařazen bod číslo 107 po již pevně zařazených bodech.